Kdo dál v podrobné rozpravě? Nepadl žádný návrh, který by měl být hlasován. Paní ministryně? Máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu, bod číslo 15. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji.